I když v celosvětovém srovnání Česká republika má velmi slušné umístění, v každém případě současných 90 tisíc osob zapsaných ve výše uvedených registrech není ideální. Za ideální je považován počet 200 až 300 tisíc zaregistrovaných osob. V této souvislosti bych chtěla podotknout, že v České republice se najde zhruba čtvrtina dárců, zbytek v zahraničí. Odběr v zahraničí přitom znamená vyšší výdaje cca 500 tisíc korun v každém případě.

Proto vás prosím, abyste ji propustili do druhého čtení. Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče. Dobrý den.

Předložený návrh není v rozporu s ústavním pořádkem ani s mezinárodními smlouvami.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych i já vystoupil na podporu tohoto zákona.

Asi se nemusíme přesvědčovat o tom, že krev je tekutina, kterou nelze nijak nahradit, kterou nelze efektivně vyrobit, kterou je nezbytné získat pouze od dárců krve.

Možná jste zaregistrovali v nedávné době, tento týden byl rozsudek nad člověkem, který prodával svou krev, krevní plazmu, a nakazil několik pacientů, protože zatajil, že má žloutenku. Proto nelze přemýšlet, že by nákupy krve od lidí byly řešením této situace, ale skutečně jen a jen dárci krve mohou takto pomáhat efektivně. Připomněl bych, že částka 3 tisíce korun se odečítá z daňového základu, ne tedy z daní, takže je to opravdu částka symbolická, která dárcům krve nějakým způsobem ukazuje, že je společnost cení alespoň tímto způsobem. Prosím tedy o vaši podporu tomuto zákonu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Váňovi. Pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vláda dala k této jednoduché novelce zákona o daních z příjmů neutrální stanovisko. Ministerstvo financí vyslovilo, pokud vím, nesouhlas, že je to nesystémové.

Tím spíše si samozřejmě vážím těch dobrovolných bezplatných dárců krve, takto jsem to myslel.

Také si myslím, že dneska jsme úplně někde jinde.

Už proto je třeba je nějakým způsobem podpořit a i motivovat. Myslím si, že je to opravdu řešení systémové.

Děkuji panu poslanci Votavovi. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, paní navrhovatelko. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za podporu našeho návrhu. Zazněla tady krásná slova, která jsou pravdivá. Na začátku oné novely byl totiž příběh jednoho malého chlapečka, kterému bylo tehdy šest měsíců a potřeboval kostní dřeň.

Myslím, že pokud propustíte tento návrh do druhého čtení, že ve výborech můžeme dojít k úpravě této novely, případně k takové úpravě či kompromisu, aby tento návrh mohl být odsouhlasen ve čtení třetím. Děkuji vám předem za podporu. Děkuji paní poslankyni. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

Návrh byl přijat. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tom tak.